Tolik řekněme oficiálně a teď neoficiálně.

Možná jste to někdo viděl.

A má to několik malých omezení, například že se to nedá provádět ve tmě, kdy se dost často topí, samozřejmě v zimě ve tmě, že se to nedá provádět, když fouká vítr, a celá řada dalších omezení. Jinými slovy, my jsme samozřejmě při konstrukci této novely hovořili s celou řadou lidí, kteří reálně provádějí kontroly, protože se samozřejmě na ty obce už dneska obrací řada občanů se stížnostmi, že jim jejich sousedi otravují životní prostředí, otravují jim ovzduší například spalováním odpadů. Všichni to vědí, ví to celá vesnice, ví to starosta, ale ten starosta nemá dneska legální možnost, jak to prokázat. A skutečně mohu vám říct konkrétní jména lidí, kteří se tím zabývají, kteří nám říkali své zkušenosti. Vím, že budu ostouzen, budu tady tupen za to, co tam navrhujeme, ale já bych chtěl všechny kolegyně a kolegy opravdu ujistit, že jsme velmi dobře posuzovali případnou možnost, která tady samozřejmě nastává, a to je posouzení ústavnosti navržené úpravy kontrol domácností, a tedy střet ústavních práv na jedné straně ústavního práva na zdravé nebo příznivé životní prostředí a na druhé straně práva na nedotknutelnost soukromého obydlí.

Toto tato Sněmovna schválila, v rámci Senátu pak padl pozměňovací návrh, protože senátoři namítali, že by tím mohlo dojít k prolomení ústavního práva na ochranu obydlí, které je zatím možné pouze kvůli ochraně života, zdraví nebo majetku, a senátní verzi zákona, kde bylo dotčené ustanovení vypuštěno, Poslanecká sněmovna zamítla a pro senátní verzi hlasovalo jen 40 poslanců a proti verzi zákona hlasovalo jen 6 ze 181 přítomných poslanců. Takže pro přijetí této novely hlasovalo 148 poslanců. Já to říkám proto, že to je zcela analogická situace.

Chtěl bych v této souvislosti opravdu říct, že jsme zvažovali velmi dobře všechna omezení, která z toho vyplývají, a mj. jenom připomínám, že už v roce 2011 se ministr, tuším, Chalupa za ODS pokoušel o určitý návrh, protože prostě byl dlouhodobě tlak z obcí především z Moravskoslezského kraje, aby s touto situací, kdy zákonodárce dal obcím možnost něco vymáhat, ale nedal jim absolutně možnost kontroly, jakým způsobem to vymáhat, tak prostě tento tlak neustále z obcí a krajů vzrůstal.

Protože mi věřte, že není žádným naším plezírem, abychom dávali možnost vstupovat do domácností, ale je to opravdu krajní prostředek, a já si myslím, že k tomu krajnímu prostředku bude docházet opravdu v naprosto mimořádných případech, protože předtím budou muset být vyčerpány další určité možnosti.

Omlouvám se, že jsem se trošku delší dobu zdržel u tohoto bodu. Samozřejmě zvažovali jsme i možnost dalších technických řešení. Určitě tady padne možnost využití dronů atd., nechci teď s tím zdržovat. Budu případně reagovat na dotazy.